Horní zákon byl poměrně nedávno novelizován.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Než budeme pokračovat, přečtu omluvu. Přistoupíme k další interpelaci a tu má pan poslanec Stanislav Mackovík. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil obrátit se na paní ministryni školství s několika dotazy, které se týkají výměny ředitelky výchovného ústavu v Chrastavě, já tu říkám zkrácenou verzi tohoto zařízení.

Je pravdou, že jste reagovali na podnět ombudsmanky na základě telefonického rozhovoru?

Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi reagovat na přednesenou interpelaci. Tak především bych chtěla opravit některé záležitosti, které se mi jeví jako nepřesné nebo pravděpodobně související s nedostatečnými informacemi, které v tuto chvíli vaším prostřednictvím má pan poslanec k dispozici.

Za třetí, pobyty osob zodpovědných za výchovu jsou vázány na výsledky bodového hodnocení. Za čtvrté, od dětí je vyžadována úhrada způsobené škody a úhrada nákladů za praní osobního prádla.

Ač mají být zastoupeny, tak zastoupeny nebyly.

Obdobným způsobem se zachoval nejvyšší státní zástupce, jeli se tedy dotazováno na postup státního zástupce při výkonu jeho zákonné činnosti nad daným zařízením.

A co se týká těch zjištění, tak jenom chci říct, že vůbec nejde o to, že by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakýmkoliv způsobem zpochybňovalo důslednost vzdělávání a péče v souvislosti s dětmi, které tedy mají za sebou, a teď podotýkám ne všechny v daném zařízení, ale případně mají i za sebou možnou trestnou činnost.

To znamená, ve větší míře se jedná o děti s nařízenou ústavní výchovou, což jak víme, je tedy něco jiného.

V tom případě paní ministryně s vámi probere zbytek interpelace. Prosím přistupme k další interpelaci a tu má paní poslankyně Jitka Chalánková. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Tímto krokem se mohou poslanci seznámit s návrhem smlouvy ještě předtím, než bude předložena Norsku a s Norskem projednávána. Podle mých informací předseda Poslanecké sněmovny odeslal návrh této smlouvy na Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ptám se tedy vlády a vás, paní ministryně: Předloží vláda tento návrh norské straně? Co bude vaše ministerstvo v této věci konkrétně činit?